Spíš upozorňujeme na fakt, že se opravdu mění kategorie hospodaření lesů a že občas v okamžiku, jak se obce rozvíjejí, města rozvíjejí, se z hospodářského lesa, který už je neefektivní z hlediska hospodaření lesního, stává rekreační les či nějaký jiný a obce stojí o to jej využívat, a je zbytečné zbavovat vládu možnosti, aby na to v nějakém pidiprocentu z hlediska objemu, množství lesů, které v ČR jsou, nemohla rozhodnout o tom, že ta či ona obec či město získá do svého majetku část lesa, který už není k hospodaření vhodný. To za prvé. A za druhé. Bylo tady několikrát zdůrazňováno, že se paragraf zákazu jakéhokoliv převodu jakéhokoliv převodu! netýká církevních restitucí. Tam je potřeba říci, že se prostě může stát, že se některé hospodářské celky ukážou jako naprosto nevýhodné a bude potřeba docházet ke směnám apod., což bude mít, a je to tak správně, a měla by mít vláda zcela pod kontrolou a měla by v souladu s tím, aby mohly Lesy ČR kvalitně hospodařit, mít možnost v tomto zasáhnout.

To považuji za zbytečně byrokratické a nadbytečné, protože tato vláda, aspoň to tak říkáte, privatizovat Lesy ČR nechce a minulé vlády o to žádný zájem neprojevily. Děkuji panu poslanci Bendlovi.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěl jenom, vážené kolegyně a kolegové, říci, že předložený návrh zákona, který tady je, vnímám tak, jak je napsán, že rozměr hospodaření Lesů ČR samozřejmě je vážným problémem, ale tady principiálně jde o to, aby si stát uchoval svůj podíl na lesním půdním fondu, a z tohoto pohledu ustanovení, které je navrhováno státní lesy nelze zcizit; za zcizení se nepovažují odůvodněné směny pozemků, za zcizení se dále nepovažuje scelování nebo zarovnávání odloučených lesních pozemků nebo prodej odloučených lesních pozemků, jejichž rozsah je vymezen v odst. 5, a potom to posunutí paragrafovaného textu stávajícího, které je v platné právní úpravě, z tohoto pohledu vidím za bezproblémové a návrh, který tady je předložen, vidím jako vysoce odůvodněný a má mou podporu, protože si myslím, že uchová právě onu celospolečenskou vážnost a význam funkce lesů pro vliv na životní prostředí i z hlediska právě ovlivňování zájmů třeba dotčených soukromých vlastníků lesů, potažmo samozřejmě i obcí, protože regulátor v tom bude tím pádem zachován. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Pavla Kováčika.

Nikdy nikdo nechtěl, ani žádný krok k tomu nespustil! Ale byla období, kdy sice oficiálně se říkalo, že nikdy nikdo nechce privatizovat, a to ani kousek, ale povídalo se, že se cosi chystá, a protože nebyla společenská atmosféra, tak se to raději nespustilo. Ale to nebezpečí tady vždycky bylo.

A nyní tedy řádná přihláška pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

V našem ústavním systému vláda odpovídá Poslanecké sněmovně, a aby vláda mohla fungovat, je předpoklad, že bude mít většinu v Poslanecké sněmovně.

Pokud vím, tak se to nechystá, a pokud to vláda nachystá, tato či jakákoliv jiná, tak bude mít sílu, aby tento návrh zákona zrušila nebo změnila k tomu, aby prosadila svůj politický program. Tak nevím, k čemu nám takový zákon je. To není zákon, že to bude na věčné časy a nikdy jinak, i když ho náhodou přijmeme. Bude platit tak dlouho, než se nějaká vládní většina rozhodne, že jí ten zákon nevyhovuje, že chce prodat část nebo všechno tohoto či jiného majetku státu. Rozumím, že to podporují komunisté. Ti by nejraději přijali zákon, že všechno patří socialistické vlasti. To oni si myslí odjakživa, nejraději by to vzali i soukromým vlastníkům a je to jejich politický program, se kterým já nesouhlasím, proti kterému vystupuji. To mě nepřekvapuje. Překvapuje mě to, že to je návrh, který podporují vládní poslanci. Někteří, abych byl přesný. Někteří vládní poslanci. Přitom je to vaše vláda, která o tom rozhodne, nebo nerozhodne. Není to opoziční návrh, kdy by se opozice obávala, ale i kdyby se obávala, tak já navrhuji, abychom se drželi standardního rozdělení rolí o privatizaci rozhoduje exekutiva, moc výkonná, a moc zákonná schvaluje legislativní prostředí.

Takže ten návrh je úplně zbytečný. Já to podpořím z těchto důvodů.

Nyní s faktickou poznámkou Pavel Kováčik, poté pan poslanec Josef Kott. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Stanjuro, nestrašte! Kdybyste si přečetl náš program, tak víte, že jsme pro smíšenou ekonomiku, kde je místo i pro tržní ekonomiku, pravda se sociálními a ekologickými rozměry.

O socialistické vlasti si myslím, že teď v této chvíli nemůže být ani řeč, protože tady socialismus nemáme, vládne nám tady tvrdý kapitalismus, někdy s rysy spíše 19. století. Ale s tím se holt musí občané vypořádat postupně. Děkuji panu poslanci Kováčikovi.